Nově je upravena pouze povinnost zveřejňovat smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci. Veškeré další úpravy zákona pouze zjednodušují postupy při použití prostředků strukturálních fondů včetně případných postihů, např. možnost vykazovat některé předem stanovené výdaje paušální částkou nebo na ukládání odvodů za porušení rozpočtové kázně do tisíce korun. Možnost provést opatření k nápravě zjištěných pochybení bez ukládání odvodů za porušení rozpočtové kázně.

Peněžní prostředky poskytované z územních rozpočtů budou nadále poskytovány, tak jako dosud, formou dotací na účel, který stanoví poskytovatel v programu určeném předem neurčenému okruhu možných žadatelů. Je to vlastně obdoba evropských operačních programů. Kromě toho je možné poskytovat individuální dotace na řešení naléhavé potřeby osob žadatelů. U těchto dotací určí účel použití prostředků žadatel v žádosti podle své konkrétní potřeby. Individuální dotace nejsou dotacemi poskytovanými v rámci programu. Za třetí je dotaci možné poskytnout na základě zvláštního právního předpisu, např. školského zákona nebo zákona o sociálních službách. Navrhovaná novela zákona jako celek nepřináší územním samosprávným celkům kromě povinnosti zveřejňovat veřejnoprávní smlouvy nové povinnosti. Nově zaváděnou povinnost zveřejňovat smlouvy již řada územních celků plní a údaje zveřejňuje dobrovolně.

S pozměňovacím návrhem Senátu, aby byla doba povinného zveřejnění veřejnoprávních smluv zkrácena z tří let, navržených Poslaneckou sněmovnou, na jeden rok, nesouhlasím.

Závěrem bych chtěl připomenout a zdůraznit, že projednávaná novela zákona nestanovuje nové postupy při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů, pouze současný postup zapracovává do zákona. Navrhuji proto, aby byl předkládaný návrh novely zákona schválen ve znění, přijatém Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Děkuji za pozornost. Děkuji a eviduji přihlášku s přednostním právem pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, to je, jako když hrách na stěnu hází. Pane ministře, já jsem po tom prvním bodě velmi slušně požádal, jestli byste nezvážil, zda vám nestojíme za to, abyste nám řekl, co si o tom materiálu opravdu vy sám osobně jako ten, kdo to obhajuje, myslíte. To nám koneckonců může poslat komukoli z nás.

Z toho si nic nevezmeme. Když jsme vás o to poprosili, tak jste to zopakoval. Jsou dvě možnosti. Buď jste ignoroval tu žádost, což si nechci myslet, protože Poslanecká sněmovna je přece jenom suverén, vůči kterému se zodpovídáte, anebo proto, že jste nebyl dostatečně připraven. Já vám dám šanci se na ten třetí bod připravit, proto prosím o přestávku na poradu poslaneckého klubu v délce dvaceti vteřin.